Druhá věc, která se týká souběhu kompenzačního bonusu s dalšími covidovými programy.

Ale to nejsou všechny náklady, které souvisejí s podnikáním, proto rozpočtový výbor přijal tento návrh.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane zpravodaji. Před zahájením podrobné rozpravy přečtu omluvu. Nyní otevírám rozpravu podrobnou. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněné. Prosím, paní poslankyně, máte slovo. Děkuji a hlásím se tímto ke svému pozměňovacímu návrhu, který jsem podrobně odůvodnila v obecné rozpravě, a je veden v systému pod sněmovním dokumentem číslo 113. Děkuji. Ptám se, zda se ještě někdo hlásí do podrobné rozpravy? Není tomu tak, podrobnou rozpravu končím. Také ne. Nebyly předneseny žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, proto končím druhé čtení tohoto návrhu. Jen pro informaci. Do lavic vám byly rozdány pozměňovací návrhy, a to ke sněmovnímu tisku 49 a ke sněmovnímu tisku 50. Nyní musíme rozhodnout, jakým způsobem budeme pokračovat, a to z toho důvodu, že nemáme k dispozici ještě pozměňovací návrhy k bodu 3. Prosím pana předsedu Výborného, aby přednesl návrh.

Pan poslanec Benešík ještě s technickou. Vážená paní místopředsedkyně, děkuji za slovo.